Jak jsem předeslal, jsme ve třetím čtení.

Pan místopředseda vlády se chystá vystoupit na začátku třetího čtení před otevřením rozpravy.

Tento návrh byl zpracován v návaznosti na přijaté nařízení Evropského parlamentu a Rady o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování všech právních předpisů na ochranu zájmu spotřebitelů. Jak jsem vás již informoval ve svých vystoupeních v rámci prvního a v rámci druhého čtení, tato pravidla budou použitelná pouze pro přeshraniční dozor, to je důležité říct, a to všemi příslušnými dozorovými orgány.

Tady mohu jenom deklarovat to, že Česká republika k této pravomoci přistoupila poměrně konzervativně, a to tak, že naopak omezila pravomoc dozorových orgánů na možnost pouze dotázat se bank, případně jiných finančních institucí, a to pouze na majitele.

Čili nejedná se o to, že by se kontrolovaly prostřednictvím čísla účtu běžné obchodní transakce, které probíhají v rámci běžného obchodování v rámci národního prostředí. A dovolte, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, abych požádal o podporu tohoto návrhu na dnešním jednání.

Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu zároveň končím.